Předložený materiál měl uvést místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který je dnes řádně omluven, protože projednává zákon v Senátu. V tom případě přeruším tento bod a dám jej na konec tohoto bloku bodů. Prosím, pan předseda Stanjura.

A jestli je plánován bod ministra financí, tak už minimálně týden je napsáno, že to má být odpoledne. Podívejte se na stránky Senátu. Takže není pravda, že pan ministr financí je od rána v Senátu. A to je všechno. Nemám nic proti tomu, abychom to neprojednávali, ale neříkejte tady prosím nepravdu. Není to možné. Ale i kdyby ne, tak jsou pevně zařazeny body ministra financí na dnešní odpoledne.

Protože já sám jsem chtěl debatovat o například počtu řízení o odebrání dotace. Nevím, jestli jste si všichni, kolegyně a kolegové, to číslo stačili najít.

Celé nebo části.

Děkuji. Pouze pro pořádek zopakuji, že pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš je řádně omluven, a budu postupovat v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo. Pane místopředsedo, jak může být řádně omluven, když tady pan kolega Stanjura prokázal, že ta informace není pravdivá?

Dámy a pánové, já se domnívám, že ne tedy tenhle týden, nechci nabourávat program Sněmovny, ale my se chováním vlády, vládních ministrů budeme muset příští týden zabývat. Prostě pak se všude lže, co se tady ve skutečnosti děje. Viz včera, kdo co se tady stalo kolem tzv. protikuřáckého zákona. Promiňte, ale takhle to dál, pane místopředsedo, nejde. A já skutečně budu důrazně na grémiu v úterý požadovat nápravu situace, protože já tady takové chování, takovou antimorálku těch tzv. makačů a populistů nepamatuji.

Chci jenom připomenout, že ten bod, který jsme nemohli projednávat, byl pevně zařazen. Nestalo se to, že bychom něco zrychleně projednávali a místo očekávaných pěti bodů jsme jich projednali 25. Kdo navrhl pevné zařazení tohoto bodu?

Nejdřív podpořit a umožnit, aby prošel pozměňující návrh, protože bez vašich hlasů by to neprošlo, a pak říct: No my nemůžeme podpořit celek, protože prošel ten špatný pozměňující návrh. To je dobrá politická finta. My to určitě taky někdy uplatníme. Takže můžu říct, že to je nový politický styl. Já nejsem já, já jsem pro i proti atd., ale mohou za to hlavně ti ostatní! Takže vy jste včera odpoledne, nebo mnozí z vás, ne všichni, prstem ukazovali všude kolem, kdo za to může, a zapomněli jste se podívat do zrcadla.

A opravdu, člověk se rád učí, takže klobouk dolů, takovou metodu, jak shodit zákon, to jsme tady zatím ještě nezažili, ale je to poprvé, ale asi to nebude naposled. Děkuji za pozornost.

Bod je přerušen. Přečtu omluvu.